Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Čili pojďme na ten bod, ať se dostaneme vůbec k projednávání usnesení. Prosím také všechny, aby tentokrát jejich vystoupení byla racionální, jejich vystoupení byla konkrétní a k věci, ať doopravdy stihneme co nejdřív ono usnesení přijmout. Děkuji, že jste mě bedlivě poslouchali a že také alespoň budete uvažovat o tom, co vám říkám. Já rád po zahájení tohoto bodu budu pokračovat.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já tady vnímám, a musím říct že oprávněnou, kritiku na stranu vlády, svých kolegyň a kolegů.

Je tady, doufám, napříč dohoda, že ten bod tady chceme konstruktivně a poměrně rychle projednat. Situace je vážná.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. A děkuji moc panu ministrovi zemědělství za to, že díky jeho vystoupení toto téma můžeme otevřít tak, že se nemusíme omezovat pouze na vystoupení v rámci přednostních práv, byť je politická dohoda, že bychom nejpozději za pět minut třináct hodin měli hlasovat usnesení. Snažím se tedy být i já stručná, ale určitě vy, kteří se v tom nepohybujete, byste chtěli slyšet, co tam tedy je za problém. Podařilo se najít funkční systém, ve kterém se doplňuje armáda, policie i soukromí provozovatelé a který se vyvaroval závažných událostí, k nimž došlo například na Slovensku.

Výsledkem je tzv. kompromis, který je ale úplně špatný, protože ničí, co funguje, bude dražší a umožní takovou tu, já to slovo nemám ráda, ale říká se tomu netransparentnost, protože skutečně nic průhledného v tom nehledejte. Výběrové řízení bylo vypsáno až v květnu a od začátku bylo velmi pravděpodobné, že výsledek bude napadán, neboť jde o poměrně komplikované výběrové řízení. To se stalo, jak se předpokládalo, a námitky nyní řeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Máme listopad 2016 a od ledna 2017 mají létat na čtyřech stanovištích z deseti noví provozovatelé. Stále nejsou ale uzavřeny všechny smlouvy.

A my na to nemáme ani měsíc a půl, resp. ne my, pan ministr Němeček.